Děkuju vám.

Prosím, pane předsedo. Pan předseda Benda.

Teď nemůžeme hlasovat, teď můžeme hlasovat možná o procedurálním návrhu na přerušení na deset minut, půl hodiny, hodinu, ten si pro mě za mě podejte, ale dokud nemáme schválený program schůze, nemůžeme hlasovat o tomto bodu. Protože nemáme schválený program schůze, to je poměrně jednoduché.

Jestli mohu poprosit, nechám vás, paní předsedkyně, vystoupit, a poté bych skutečně vyhlásila pětiminutovou přestávku, abychom se poradili s legislativou.

Ano, ještě pan předseda Benda. Já se omlouvám paní předsedkyni, ale jsme ve stavu schvalování programu schůze.

Nemůžeme si vymýšlet body jako libovolné procedurální body, že navrhneme zrušení toho či onoho v průběhu projednávání schůze, to se na mě nezlobte, a už vůbec ne v průběhu projednávání programu. Tohle musí být zařazeno jako bod programu, stejně jako musí být zařazen případný bod na zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením, který byl dneska navržen, minule námi řádně signalizován. A nemůžu přijít proto, že mám v jednacím řádě napsáno, že to můžu udělat, tak to můžu udělat v kteroukoliv denní i noční hodinu, to se na mě nezlobte, na tento typ výkladu já nejsem ochoten přistoupit, protože pak mě tady budete ten příští týden týrat celé noci s nejrůznějšími, naprosto nesmyslnými návrhy. Nepřistupuji. Paní předsedkyně. Já se domnívám, že tento návrh není hlasovatelný, paní předsedkyně, prostřednictvím paní místopředsedkyně, protože legislativní nouze tak, jak o to vláda i z logiky toho paragrafu v jednacím řádě žádá, se vztahuje k určitému tisku, a my jsme opravdu v pořadu schůze, takže navazuji na to, co tady řekl předřečník.

My se v tuto chvíli ale ještě nedostali ani k tomu, abychom měli prohlasován pořad schůze, a ještě je tam tolik přihlášených, že se k tomu jen tak nedostaneme, takže nepovažuji tento návrh za hlasovatelný.